162.

Pan ministr kultury Daniel Herman si podrží své místo u stolku zpravodajů a prosím, aby zasedl u stolku zpravodajů zpravodaj garančního výboru pan poslanec Roman Procházka. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 547/4. Pan ministr má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, návrh zákona, který máte před sebou, vláda předkládá za účelem posílení a zefektivnění systému podpory poskytované Státním fondem kinematografie. Dovolte mi krátce připomenout hlavní body návrhu. Jedná se především o finanční stabilizaci zdrojů Státního fondu kinematografie. V současné době je činnost fondu a podpora kinematografie financována především z vlastní činnosti a takzvaných parafiskálních poplatků od soukromých subjektů, které mají svou obchodní činnost založenou na využívání audiovizuálních děl. Navrhuje se, aby ze státního rozpočtu byla na činnost fondu poskytována každoroční dotace, jejíž výše bude odpovídat částce výnosů realizovaných fondem z audiovizuálních poplatků za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž bude návrh rozpočtu fondu sestavován. Další zásadní změny obsažené v předloze se týkají procesu poskytování podpory z prostředků fondu a rovněž upravují schéma poskytování filmových pobídek. Předkládaná novela činí dosavadní systém poskytování filmových pobídek efektivnější v tom smyslu, že žadatel o filmovou pobídku může podat žádost kdykoli během fiskálního roku, nikoli pouze jednou v roce, jak tomu bylo doposud. Tyto změny umožní lepší využití kapacity českého filmového průmyslu a zamezí možným odchodům potenciálních investorů, rozumějme zahraničních produkcí. Závěrem bych rád uvedl, že návrh zákona byl po druhém čtení projednán v garančním výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. S pozměňovacími návrhy doporučuji souhlasit. Děkuji za vaši pozornost.

Pokud se tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Není zájem o závěrečné slovo.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, přečtu vám usnesení školského výboru.

Za třetí hlasovat o návrzích uvedených pod bodem III. Za páté hlasovat o návrzích uvedených pod bodem V. Zde máme dvě varianty. A poté hlasovat o zákonu jako celku. Děkuji panu zpravodaji za návrh procedury. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury tak, jak ji přednesl pan zpravodaj. O návrhu procedury zahajuji hlasování. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 48, přihlášeno 162 poslankyň a poslanců, pro 152, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Jde o legislativně technické změny z podnětu předkladatele, problematika, která vyvstala až po přijetí konečného znění novely zákona vládou a zapracování legislativně technických změn na podnět legislativy. Výbor doporučuje. Pan ministr? Zahajuji hlasování o návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 49, přihlášeno 165 poslankyň a poslanců, pro 154, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Nyní budeme hlasovat o návrzích uvedených pod bodem II, které upravují přechodná ustanovení s ohledem na odklad účinnosti novely, konkrétně upravuje působnost zákona pro projekty přijaté v mezidobí o poplatkové povinnosti. Výbor doporučuje. Pan ministr?

Je to hlasování číslo 50, přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 153, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Týkají se nově vložených bodů do textu novely a taktéž se jedná o legislativně technické změny z podnětu předkladatele, problematiku, která vyvstala až po přijetí konečného znění novely zákona vládou a zapracování legislativně technických změn na podnět legislativy. Výbor doporučuje. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích pod bodem III. Kdo je proti?

Tento návrh se týká doplnění nového bodu do přechodných ustanovení ve věci odložení účinnosti poplatkové povinnosti a evidenční povinnosti plátců s ohledem na odložení účinnosti novely tohoto zákona.